Stejně tak se to týká samozřejmě i stavebních uzávěr, územních omezení a tak dále.

Dalším takovým, co je obsaženo v souhrnném pozměňovacím návrhu, je zastavěné území.

Bude se vycházet z toho, že pokud má obec platný územní plán a rozhodne se pořídit si nový územní plán, bude se při vymezení zastavěného území vycházet primárně z dosavadního územního plánu.

Další v oblasti územního plánování jsou změny územněplánovací dokumentace. Tady jde o to, že se směřuje ještě k jednoznačnějšímu určení, že změny jsou pořizovány obdobou současných zkrácených postupů pořizování změn.

Tím vlastně bude zajištěno i to, aby o změnu žádaly i fyzické osoby, aby si to obec mohla samozřejmě promítnout do svých dalších záměrů, se kterými bude pracovat. Dále je potřeba také se zmínit, že na úseku územního plánování nový stavební zákon neomezuje roli samospráv oproti stávajícímu stavebnímu zákonu, takže tady jenom pro rekapitulaci. Občas narážím na kritiku, že jste nám vzali to málo, co máme nic takového není. Naopak se snažíme i posilovat, nebo snaha předkladatelů je i posilovat územní plánování. To znamená, na území samosprávy zůstane rozhodnutí o pořízení, schválení zadání, výběr nejvhodnější varianty, vydání územního plánu, schválení zprávy o uplatňování, rozhodnutí o změně a vydání změny územněplánovací dokumentace. Oproti stávajícímu stavebnímu zákonu je samosprávě nově svěřena možnost projednání návrhu vypořádání připomínek před předložením vydání rozhodnutí o sloučení společného jednání a veřejného projednání a dále je radě obce (v) samostatné působnosti přiznáno právo vznášet připomínky k vymezení zastavěného území, právo uplatňovat připomínky k návrhu územních opatření.

A teď možná malý exkurz do toho, co jsem tady naznačila, že je to takový určitý míček na stranu hřiště pana ministra, a to je právě pořizování územního plánu v samostatné působnosti. Už za nás se to opravdu velmi intenzivně řešilo, domluvilo se, že bude pracovní skupina na územní plánování tak, abychom připravili samostatnou novelu stavebního zákona v této oblasti. Ale je potřeba si opravdu odpovědět na zcela jednoznačné zadání a na to musí být jednoznačné odpovědi, které budou v souladu se všemi, protože právě v původním záměru, že by některá velká města to měla v samostatné působnosti a zbytek v přenesené působnosti, opravdu jsme naráželi i v rámci Legislativní rady vlády. To znamená, je potřeba si položit ty otázky, jak by tedy probíhalo pořizování v malých obcích, protože tady je potřeba si připomenout, že tím, že je to v přenesené působnosti, za pořízení územního plánu dává stát peníze obcím.

A to je ten obrovský problém, protože malá města říkají: Ale nám to vyhovuje, my jsme rádi, že od státu na to dostáváme, byť příspěvek, ale dostáváme alespoň něco, a že se skutečně obávají, aby to potom nebylo v neprospěch územního plánování jako takového.

Prostě představa, že budeme financovat územní plány malým obcím, je samozřejmě pro nás nepředstavitelná. Stejně tak, pokud se budeme bavit o samostatné působnosti v oblasti územního plánování, se musíme bavit i o odpovídající ochraně veřejných zájmů. A to není jenom obecobec, tam máte samozřejmě spoustu střetových ploch. To je obecstát, obecobec, obeckraj, dva sousední kraje a dopady obecpříhraničí a tak dále a všechny tyto veřejné zájmy musí být nějakým způsobem reflektovány.

A to je ten paradox, že když je něco v samostatné působnosti, tak by do toho stát neměl moc ingerovat, ale na druhou stranu je samozřejmě z pohledu ochrany veřejných zájmů toto velmi složité.

A ty ze strategie vyplývají tři, což je Praha, Brno a Ostrava. Já si třeba dovedu představit ještě jednu, dvě obří metropole, ale prostě musíte si všichni uvědomit, že to, že by byly samostatné právní předpisy třeba nedejbože pro teď se omlouvám za ten výraz, ale pro všechna krajská města, tak je to absolutně neřešitelné pro MMR. To prostě nejde. Vedle toho MMR vydává jednotnou vyhlášku pro všechna města a tam by se skutečně měla reflektovat určitá specifika.